Nyní pan poslanec Jiří Mašek.

A teď říkáte, musíme si na ta čísla počkat, jestli opravdu se děje, že si nenakoupíte s kartou? To vidíme.

Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Volný.

Všichni jsme si s tím zvykli pracovat a opravdu to narovnává ten podnikatelský duch nebo to podnikatelské klima.

Děkuji. A nyní pan poslanec Vít Vomáčka.

Prostřednictvím paní předsedající.

Prosím. Děkuju. Ten první je, když dneska zaplatím v autoservisu tisícovku v hotovosti, majitel autoservisu stejnou tisícovku utratí v prodejně obuvi, majitel prodejny obuvi stejnou tisícovkou udělá nákup někde jinde na tržišti. Pořád je to ta jedna tisícovka bez poplatku. Pokud se tahle transakce začne realizovat bezhotovostně, bude z ní pokaždé odečten manipulační poplatek na obou stranách, to znamená, jak u plátce, tak i u příjemce.

Průměrná výše platby kartou je 415 korun, to znamená, že pokud zohledníme všechny statistické údaje, tak je to 2,78 miliardy, bylyli by všechny bezhotovostní, krát 415 korun, krát 2 %, a to poplatek 2 % je relativně nízký, bývá běžně až 4 %, což dejme tomu znamená 2,3 miliardy na poplatcích ročně, které zaplatíte bankám. Takže je to poměrně zajímavý obchod pro banky, kterým tyto prostředky zůstávají. Ten druhý pohled, tam se možná vrátím zpátky.

Děkuji. A nyní je přihlášen Petr Fiala, předseda vlády, se svou faktickou poznámkou. Prosím. Jsou tady dvě věci, o kterých můžeme mluvit. Jedna věc je, zda v posledních týdnech nebo měsících dochází k omezování možností využívat bezhotovostní styk. Na základě vašich dojmů nebo zkušeností, které já nezpochybňuji, říkáte, že ano. Na to říká pan ministr financí, že nemáme čísla. Jiné tvrzení ale je, že v důsledku vypnutí, zrušení EET dochází k omezování bezhotovostního styku, a to prostě není pravda.